Ptám se, kdo má nějaké připomínky či jiné návrhy k proceduře. Jestliže nikdo takový není, budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhla paní zpravodajka. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Stanovisko garančního výboru?

Legislativně technické úpravy. Ale jinak souhlas. Tak samozřejmě souhlas. Takže souhlasí paní ministryně a už ví, s čím souhlasí. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

To jenom pro upřesnění, ale my budeme hlasovat o návrhu legislativně technických úprav tak, jak je paní zpravodajka přednesla. Vyjádřila k nim souhlas stejně jako paní ministryně. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko, prosím. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o A4. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování o E1, E2. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování.